Nejdříve přečtu omluvy neúčasti na dnešním jednání: omlouvá se předseda Poslanecké sněmovny, pan poslanec Petr Adam a Vojtěch Adam ze zdravotních důvodů, z pracovních důvodů pan místopředseda Bartošek a Jiří Běhounek, také na celý den všichni.

Dnešní den bychom měli zahájit bodem 293, což jsou odpovědi členů na písemné interpelace. Nemohu ho zahájit, protože usnesení Poslanecké sněmovny z minulého týdne je, že přerušujeme interpelaci pana poslance Zdeňka Ondráčka do přítomnosti ministra vnitra Milana Chovance, ten důvod tedy stále platí a nemůžeme tedy tento bod projednávat.

Nikoho nevidím, kdo by měl zájem o změnu pořadu schůze. Budeme tedy... Omlouvám se. Já se omlouvám, bylo to poněkud rychlé. Já jsem se chtěla přihlásit ke změně programu schůze.

Pokud mám správné informace, měly by tam být tři pevně zařazené body. Já tedy přečtu.

Další, kdo se hlásí, je pan poslanec Mihola. Děkuji.

Pátek za pevně zařazené body. A ty správní poplatky? Ještě někdo? Ano, pan předseda volební komise Martin Kolovratník. Prosím, pane předsedo. Děkuji za slovo.

O hospodaření Českého rozhlasu za rok 2015. Je to jedna z těch typických mediálních zpráv o činnosti nebo hospodaření jak tedy rozhlasu, tak televize. Tato je za rok 2015 a my už všechny ostatní zprávy projednány máme. Tato je z toho roku jediná, která vlastně zbyla, která se ještě nedoprojednala. Proto bych tedy prosil, abychom se jí dneska věnovali. Je to záležitost zhruba pěti minut. Třeba za všechny předchozí pevně zařazené body.